Senát vrátil návrh zákona s pozměňovací návrhy. Jeho usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 435. Informace k pozměňovacím návrhům vám byly rozdány do vaší pošty.

Pane ministře, máte slovo.

Návrh zákona byl následně 4. prosince projednán Senátem, který svým usnesením rozhodl vrátit návrh zákona Poslanecké sněmovně s pozměňovacím návrhem rušícím zmíněné ustanovení týkající se vzdělávání soukromých veterinárních lékařů.

V této souvislosti máme zájem na co nejrychlejším přijetí předložené novely.

To tady zaznělo ovšem a hlasovali jsme o tom, že po bodu 301.

Pozměňovací návrh Senátu číslo jedna navrhuje